Tomu rozumíme, o co se asi jedná. Zákon o tom vůbec nehovoří. A já se ptám, bude i ta podkompenzace dorovnávána? Nebo se bere, že když je někdo podkompenzován, má smůlu, historicky nějak byl hloupý a má podkompenzaci, byť sektorové šetření prokáže, že je ve ztrátě kvůli této podkompenzaci?

Dobrý den, děkuji za slovo. Pro záznam navrhuji, aby tento tisk byl také odkázán do zahraničního a bezpečnostního výboru. Ve svém předchozím příspěvku jsem to takto jasně neformuloval, takže to pro jistotu říkám znovu.

Prosím. Děkuji, pane předsedající. Lehce bych je upozornil na to, že kupř. Spolková republika Německo se vydává energeticky zcela všanc Ruské federaci, dokonce je kvůli tomu ochotná riskovat jak obchodní, tak sankční válku se Spojenými státy americkými a dělá všechno pro to, aby se stala závislou na ruském plynu.

Pan kolega Volný s faktickou poznámkou.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já si to zkusím výrazně zkrátit.

Když se podíváme do návrhu zákona, tak v rámci rozhodovacího procesu nikdy nebyla vyhodnocena hodnota závazku státu vůči investorovi, přičemž závazek státu je v základních obrysech definován přímo tímto zákonem a jedná se o závazek vykoupit vyrobenou elektřinu po dobu třiceti let a déle za sjednanou realizační cenu, kterou lze modifikovat a která investorovi pokryje veškeré ekonomické oprávněné náklady, odpisy a přiměřený zisk zajišťující obvyklou míru návratnosti investice.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Nikoliv jako zpravodaj, ale jako poslanec. Ať všechny návrhy jsou zde jasně sděleny, tak já tedy navrhuji zkrácení projednání na 30 dnů, jak jsem avizoval v úvodním slově. Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Ptám se na závěrečná slova. Bude to velmi rychlé, protože se domnívám, že bychom toto měli diskutovat zejména na hospodářském výboru, takže už to nebudu prodlužovat. Nekomplikuje se to, protože kdybychom to dávali do zákona o POZE, tak naopak ten zákon tím zkomplikujeme.

Děkuji. Děkuji. První byla připravenost výborů k projednání, druhá byla žádost, nebo návrh, na prodloužení o 20 dnů k projednání, třetí, nebo druhý návrh hlasovatelný bylo zkrácení na 30 dnů.

Můžeme tedy hlasovat o přikázání výborům k projednání, protože návrh na vrácení ani zamítnutí nepadl. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je pro hospodářský výbor jako výbor garanční? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo. Abych to urychlil, dávám návrh ještě na bezpečnostní výbor, zahraniční výbor, tak jak říkal kolega Lipavský, a poprosím ještě případně o výbor pro životní prostředí. Čili výbor pro bezpečnost, výbor zahraniční a výbor pro životní prostředí. To jsou návrhy, ano? Ještě někdo další? Není tomu tak. Budeme hlasovat jednotlivě o přikázání dalším výborům.

Kdo je proti?